Bývalá vláda premiéra Rusnoka se k tomuto návrhu, k této novele zákona, vyjádřila nesouhlasně a já s tímto stanoviskem vlády skoro ve všech oblastech musím souhlasit. Tato navrhovaná právní úprava o pomoci v hmotné nouzi je velmi nedokonalá. Všichni se bez pochyb shodneme na tom, že problém ubytoven a vůbec sociálního bydlení pro naše sociálně slabší občany je potřeba řešit. Trápí nás všechny, netrápí pouze Šluknovský výběžek, jak uvádíte ve své důvodové zprávě, ale trápí, myslím si, všechny kraje ČR.

Není přece možné tolerovat stav, kdy si majitelé těchto ubytoven účtují třeba 12 tisíc korun za jedno lůžko za měsíc.

Tento problém se tedy týká všech krajů. Některých více, některých méně.

Tato věc tak musí být řešena mnohem komplexněji než pouhým doplněním jednoho odstavce o dvou řádcích do zákona.

Víte, znovu musím říct jednu věc. Omlouvám se předkladatelům. Toto není problém pouze Šluknovska, není to problém pouze Mostecka, ale je to problém všech koutů ČR, protože se jedná o problematiku, která nás všechny pálí. Proto je to problém nás všech a já děkuji za diskusi, která tady probíhá, a děkuji paní ministryni, že se zaměří i na tuto problematiku. Prosím, pane poslanče. Dobrý den vám všem. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vládo, dneska vám předvedu, jak jsem to takticky nezvládl. Před hodinou jsem se přihlásil řádně a díky tomu, že to ještě neovládám, tak jsem seděl hodinu a všechno jste řekli, co jsem chtěl říct.

A jsem rád, že budu u toho, když už se nebudu svým kolegům, kamarádům, známým zpovídat z toho, že to nemohu změnit. Teď to mohu změnit, už za to mi dali mandát, a budu u toho s vámi společně se všemi, že to změníme velice rychle.

Děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se chce ještě někdo přihlásit do obecné rozpravy.

Ale to přece není koncepční řešení, protože přijde někdo další, kdo prostě se zhlédne v tomhle byznysu s lidskou bídou, koupí novou nemovitost a začne podnikat dál, a zase to budeme bourat, zase to budeme řešit. My potřebujeme komplexní řešení! Chci ještě jednou apelovat na to, chci říct, že je obdivuhodné, kolik času strávíme v této Poslanecké sněmovně obstrukcemi, kolik času strávíme okolo lustračního zákona, který dnes už téměř nikoho nezajímá, a jak málo jsme ochotni udělat pro řešení konkrétní situace v této zemi. Takže já říkám, jestli chceme dál posílat miliardy obchodníkům s lidskou bídou a těm, kteří tvoří tato ghetta, tak ten zákon zamítněte! Jestli chceme řešit konkrétní situaci, tak ho pusťme dál do dalších čtení. Děkuji, pane poslanče. Ještě do obecné rozpravy pan poslanec... Adamec a pan poslanec Beznoska. Je to faktická, paní místopředsedkyně. Omlouvám se, ale je vás tady od A příliš. Já možná bych zareagoval velmi krátce.